Takže tady se opět potkáváme a to, k čemu vlastně vyzývá to usnesení vládu, už dávno řešíme a myslím si, že velmi úspěšně. Podotýkám, že 1,3 miliardy korun při průměrné ceně počítače 13 tisíc korun je poměrně dost počítačů a naopak spíš firmy mají problém ty počítače do škol dodávat. Někdy se objevilo, že tyto prostředky byly distribuovány do škol pozdě. Není tomu tak.

Předtím, než budete hlasovat o těchto usneseních, tak si dovolím citaci, která mi byla zaslána kolegou právníkem: V průběhu funkčního období vlády může též Poslanecká sněmovna svými usneseními vládě ukládat obecné úkoly. Pokud by usnesení Poslanecké sněmovny vázalo vládu v konkrétní věci, např. aby předložila návrh zákona určeného obsahu nebo směřovala ke konkrétním osobám ministrů, jde o porušení dělby státní moci a vláda takovým usnesením není vázána. Prosím, abychom

Prosím vás o to, abyste i ve svých návrzích usnesení, když už ne v těch dnešních, tak v těch budoucích, respektovali tyto obecné principy dělby moci.

Děkuji za slovo.

Jistě nebude jednoduché a doufám, že to pochopíte. Děkuji.